Já vás všechny odhlásím.

Věřím, že si rozumíme.

Kdo je proti? Děkuji vám. V hlasování pořadové číslo 13 z přítomných 160 pro 89, proti 64. Návrh byl přijat.

Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Oba procedurální návrhy byly přijaty. Pokračujeme faktickou poznámkou pana poslance Petra Fialy. Prosím, pane předsedo, máte slovo k faktické poznámce.

Pane ministře financí, vy nejste ten, kdo posuzuje, za koho mám právo mluvit. Jsou to moji voliči a ti mně dali důvěru a za ty já tady mluvím. Ale vaše logika je podivná. Kdybych ji přijal, tak jenom učitel může mluvit za učitele, zemědělec za zemědělce. Nebudu vám tady vysvětlovat, že jsem řídil řadu institucí, včetně institucí s miliardovými rozpočty, a to úspěšně, a že si myslím, že jsem lepší manažer veřejných institucí, než jste zatím prokázal vy při řízení Ministerstva financí. Ale tuhle debatu tady nepovedu. Odpovím vám na jinou věc. Já jsem vyvracel váš argument, že elektronickou evidencí tržeb můžete bojovat proti šedé ekonomice, ale ukazoval jsem vám to na konkrétních případech samozřejmě zpracovaných ve studii, které ukazují, že toto není žádná cesta, jak bojovat s šedou ekonomikou. A proč podnikatelé nepíší vám a píší nám? Oni vám nevěří. Oni si myslí, že pracujete proti nim. Nám věří. Děkuji.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Dobré dopoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové, ono to není na vás. Ono je to spíše pro stenozáznam. Ale byl bych rád, kdybychom si všichni pamatovali, co se zde dnes stalo. Pan kolega předseda Faltýnek navrhl ve své podstatě rozšíření diskuse ve třetím čtení, aby byl dostatečný čas na projednání tohoto návrhu zákona ve třetím čtení.

Nicméně znovu musím zdůraznit, že je to opozice, která v současné době zkrátila prostor, který ve třetím čtení na projednání zákona máme. Nyní pan poslanec Chalupa také s faktickou poznámkou. Pak přišla ještě jedna faktická poznámka kolegy Laudáta. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Děkuji za slovo.

Takže to je všechno, co bych k tomu dodal. Děkuji.

Pokračujeme v rozpravě vystoupením poslance Vladimíra Koníčka, který se jistě do deseti minut vejde. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, na úvod bych se chtěl ještě vrátit ke včerejším písemným interpelacím, když při nich pan ministr prohlásil, že na EET není uzavřena žádná smlouva, pak se opravil a upřesnil, že mínil žádná externí smlouva. Nevím, zda je vhodné takto smlouvy rozlišovat, ale podíval jsem se do otevřených dat, která zveřejňuje Ministerstvo financí na svém webu.

Pane ministře, našel jsem tam i jednu smlouvu externí, a to na poradenskou a manažerskou činnost v oblasti strategického řízení, komunikace a public relations v souvislosti s projektem elektronické evidence tržeb. Tak se smlouva celá jmenuje.

Když už jsem měl ten soubor otevřený, tak jsem se podíval, jestli je tam i smlouva o pronájmu místnosti na Ministerstvu financí.